Celý tento návrh na odvolání tak míří absolutně mimo.

Proto je třeba zvážit, zda jednání člena rady ohrožuje výkon těchto pravomocí. To zde také už několikrát zaznělo. Požadavek na nezávislost a nestrannost člena rady se vztahuje výhradně k činnostem, které rada vykonává. Je tedy nesmyslné, aby člen rady musel být v uvozovkách nezávislý a nestranný ve všech svých činnostech, protože by to znamenalo, že nemůže zaujímat stanoviska a postoje k otázkám, které se nepodřizují pravomocem rady. To je pro vás menší nezávislost a nestrannost?

Dle mého názoru může být důvod pro odvolání člena rady z funkce jenom jednání, které zpochybňuje jeho nezávislost a nestrannost člena rady v případech, kdy rozhoduje o věcech, které jsou této radě svěřeny. Tedy nezávislý člen rady je takový člen, jehož jednání nepodléhá pokynům jiného subjektu. Nestranný člen rady je pak člen, který nerozhoduje ve prospěch rady.

Kolega Králíček se na to tady několikrát dotazoval, zda tato pozice zůstane hnutí ANO, ale já jsem přesvědčen o tom, že to děláte právě proto, že to místo, které patří hnutí ANO, nám chcete sebrat a zvolit do velké rady nominanta Pirátů.

Jeho životopis tomu samozřejmě nasvědčuje.

Ty důkazy pro to nejsou. A prosím, neudělejme nebo neházejme tímto jeho případným odvoláním, neohrožujme nezávislost celé velké rady jako celku. Děkuji vám za pozornost. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, přeji pěkný večer.

Máte slovo, pane poslanče. Děkuji, pane předsedající. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené dámy poslankyně, vážení páni poslanci, přeji vám příjemný podvečer. Dnes při projednávání tohoto bodu tady zazněla ze strany pětikoalice námitka, že tady stále opakujeme to, že pan Daniel Köppl, pan magistr, že je vynikající odborník a slušný člověk.

Jestli dovolíte, připomenu několik momentů z jeho profesní kariéry, která je také mezi odbornou veřejností ceněna.